Zneužilo se podle mého názoru k vynaložení obrovské a nepřiměřené částky na projekt, který dle mého názoru si výši této částky nezaslouží. Nezaslouží si ji v porovnání s jinými místy, kde v době nacistické okupace probíhalo vraždění a utrpení. Na mnoho těchto míst zapomínáme. Je řada míst, kde jsme oběti holokaustu nedokázali slušně a veřejně připomenout. Tato situace a tento nepoměr v případě vynaložení tak obrovské částky na tábor v Letech doslova bije do očí a samozřejmě vyvolává oprávněné znepokojení veřejnosti. Může se oprávněně zdát, že někteří lidé dnes oběti nacistické zvůle kádrují. Toto kádrování je fakticky rozděluje na ty, které můžeme zapomenout, nemusíme je připomínat, a na ty, jejichž utrpení si zaslouží horentní finanční náklady z veřejných prostředků. Je to nespravedlivé k jedněm i k druhým a poškozuje to jejich památku. Chci vyjádřit uznání kolegům v mandátovém a imunitním výboru, že moji argumentaci a vysvětlení v této věci přijali. V neposlední řadě to odpovídá i výsledku šetření Policie České republiky.

Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne.

My dokonce jsme daleko ostřejší věci řešili s policií, kde jsme se bavili o šíření poplašné zprávy, a něčí kamarádi přicházejí do České republiky vraždit apod., no nic. Policie řekla, že to nejsou závažné věci, že to je součást politického boje, nebude se jimi zabývat. My jsme s Piráty uspořádali na základě této kauzy, která byla medializovaná, seminář, který se týkal specificky obětí romského holokaustu, tady ve Sněmovně.

Byl to hodnotný seminář, byly tam historické souvislosti, historie Romů v České republice. To mě vlastně mrzí na vývoji té celé kauzy asi dále ve Sněmovně, protože ta možnost trochu to napravit, dovzdělat se, aby potom k takovémuto zlehčování nedocházelo a nemuseli jsme to tady řešit jako celá Sněmovna, to by byl ten krok, který bych asi udělal já. Bohužel nenastal.

Asi tak.

Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi jako předsedovi klubu vystoupit také k případu Miloslava Roznera. Já považuji za vhodné k případu kolegy Roznera uvést některé věci, které podle mého názoru přesahují úzce případ vydání nebo nevydání kolegy klubu z SPD, protože to v této konkrétní věci, co vám chtěl pan kolegy Rozner říci, tak řekl.

Je nutné zdůraznit, že tuto nálepku na nás politická konkurence nalepuje pomocí zkorumpovaných médií a v případě kolegy Roznera patrně i s využitím aktivismu státního zastupitelství. Rád bych zdůraznil, že šetření policie v případě podezření na spáchání trestného činu kolegy Roznera bylo uzavřeno negativně.

Důvod, proč tady tedy sedíme a řešíme tuto věc, je rozhodnutí dozorujícího státního zastupitelství, které nařídilo obvinit, i přes výsledek, který řekla policie. Každý, kdo si přečte program SPD, dobře ví, že náš vlastenecký program se historicky opírá o hodnoty, které vylučují podezření z popírání antisemitismu a holokaustu. Konkrétně ve stanovách SPD je uvedeno, že celý program je postaven na tradicích antických, křesťanských a židovských. Jsem přesvědčen, že bouře kolem výroku kolegy Roznera vznikla ze dvou důvodů.

Jsem přesvědčen, že postup státu při vynaložení této finanční částky byl nestandardní, a potvrzuje to podle mě i zdrženlivý přístup tehdejšího ministra financí Ivana Pilného. V poslední době si řada politiků a médií přisvojuje právo rozhodovat o tom, co je možné a není možné kritizovat a říkat, s odkazem na možný antisemitismus nebo popírání holokaustu, případně další takzvaně lidskoprávní témata. Evidentně, podle mého názoru, se blíží doba autocenzury, či přímo cenzury slova v případech, jako například homosexuál, pěkná žena či dalších jiných, například etnických rozdílů, a podobně. Je to laciné a falešné.